Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášeného žádného poslance. Prosím, máte slovo. Ještě jednou děkuji za slovo.

Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím.

Do podrobné rozpravy...

Návrh byl přijat.

Požádala bych o zkrácení na sedm dní.

Děkuji.

Zájem není.

Návrh byl přijat. Já končím druhé čtení tohoto návrhu.